Já moc děkuju za tuto možnost, protože si skutečně myslím, že stačí taková malá úprava pozměňovacího návrhu pana předsedy Michálka. Tento pozměňovací návrh upravuje to, co jsem tady říkala, aby skutečně v tom zákoně nebyly žádné automaty a byla zachována samozřejmě transparentnost, rovné tržní prostředí pro všechny tak, aby každý z uchazečů o veřejnou zakázku měl šanci zadavateli vysvětlit svoje postoje.